Děkuji paní zpravodajce. Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, na úvod samozřejmě si nemohu odpustit poznámku, že projednáváme stejně jako předminulý bod další novelu trestního řádu. To znamená, salámovou metodou se tady tento základní procesní trestněprávní předpis neustále opravuje. A tady samozřejmě je otázka, kdy přijde vláda s novou kodifikací trestního řízení, protože jak laická, tak odborná veřejnost se v tomto už skutečně nemůže vyznat. V tomto tisku skutečně, jak už jsem zmínil, tři nesouvisející věci. Opožděně se reaguje na změnu Ústavy, která omezila imunitu poslanců a senátorů pouze na trvání mandátu. Ty další dvě části už jsou ovšem velmi sporné jak z hlediska legislativního zpracování, tak samotné důvodové zprávy. Tato novela dále stanoví... Já se velmi omlouvám, pane poslanče, poprosím ve sněmovně o klid. Chápu, že je pokročilá hodina, ale prosím, vydržte to ještě chvilku. Tato novela dále stanoví trestnost přípravy u trestného činu zkrácení daně.

A je otázkou, a on to tady i vlastně předkladatel pan ministr zmínil, zda běžná daňová optimalizace bude dle návrhu považována za přípravu k trestnému činu. Když se podívám na ty předchozí návrhy, které zasahovaly do mlčenlivosti advokátů, daňových poradců, kdy tam zůstala tato tenká hranice, kdy není jasné, jestli běžná daňová optimalizace je už přípravou k trestnému činu, tak tento návrh budeli propuštěn do druhého čtení, což já navrhnu potom v závěru spíše vrácení k dopracování, protože ten návrh je v tomto směru nedokonalý a není jasné, kde je ta hranice. V tomto návrhu dojde samozřejmě k posílení činnosti orgánů v trestním řízení, které budou moci vést trestní řízení již ve fázi přípravy, a tedy používat například odposlechy. Třetí oblast. Návrh obsahuje opatření, která mají motivovat, oznamovat případy pasivní korupce, kdy byl úplatek poskytnut proto, že o něj byl požádán dotyčnou osobou. Návrh umožní, aby taková osoba nebyla trestně stíhána, o čemž má rozhodnout státní zástupce, jsouli splněny stanovené podmínky. Například závazek podat úplnou a pravdivou výpověď. A pokud se tak stane, tak je skutečně nemístné, aby jedna strana byla potom zproštěna té obžaloby nebo nějakým způsobem státní zástupce rozhodl, že nebude trestně stíhaná, a ta druhá strana ano. Takže myslím, že tady by ten návrh potřeboval také vyjasnit.

Čili jak jsem zmínil, návrh řeší nesystémově tři zcela nesouvisející otázky. Dochází k posílení policejních orgánů, které mohou rozhodovat o dočasném odložení trestního stíhání v případě pasivní korupce, a následně může být obnoveno, to znamená, z hlediska jistoty strany v tom řízení je to spíše podlamováno, a myslím si, že stojí za to ten návrh přepracovat. Trestnost přípravy jen trestného činu zkrácení daně je odůvodněna údajnými lepšími možnostmi dokazování.

To znamená, tento návrh trpí legislativními vadami. To se projevilo už i při jeho projednávání v Legislativní radě vlády, a já proto navrhuji, aby byl tento návrh vrácen předkladateli k přepracování. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já se vás také pokusím šetřit, ale musím se přece jenom připojit k návrhu pana kolegy Plíška a říci, že tento návrh zákona pokládám za mimořádně nepovedený.

To je první poznámka. Druhá poznámka. Část týkající se poslanců, senátorů a soudců, mohla být klidně zařazena v té předchozí novele trestního řádu, kterou jsme projednávali. Je naprosto zbytečná a zbytná a vychází spíše jenom z toho, že prostě tady orgány činné v trestním řízení zásadně čtou jenom svoje předpisy a odmítají vedle toho číst i Ústavu. Ale to už jsme zažili. Je to prostě šaškárna.

První je ona možná beztrestnost při oznamování ne pokusu o korupci, ale dokonané korupce. Dlouho se tady o tom mluvilo. To není žádná věc, která vznikla zcela nečekaně. Ten tlak byl zejména ze zahraničí, abychom toto ustanovení vypustili, protože mu nikdo nerozuměl: Jak je možné někoho, kdo se podílí na korupci, prohlásit za beztrestného jenom na základě toho, že se pak rozhodne jít práskat.